Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl především zdůraznit, že vláda poděkovala všem, kdo nám pomohl v průběhu krize.

Rozhodně jsme přistupovali ke všem darům stejně, k žádnému státu jsme se nevyjadřovali nějakým nestandardním způsobem. Já osobně jsem skutečně poděkoval všem, kdo v krizi České republice pomohli.

Děkuji. Nejprve technicky. To na začátek. Druhá věc.

Nesouhlasím s názorem, že tím, že vystoupil ministr, je otevřena rozprava, protože jsme už v průběhu hlasování o jednotlivých návrzích usnesení. S přednostním právem vystoupí pan předseda Stanjura.

Opravdu, to je podlé jednání opozice.

Já jsem byl rád, že jste se přidal a přijal jste tu delegaci. Opravdu.